My se budeme řídit podle čl. 5 jednacího a volebního řádu Poslanecké sněmovny, a to konkrétně odst. č. 14 až 21. Mám tu připraveny kolegy ze sekretariátu volební komise a z organizačního oddělení, abychom vždy provedli kontrolu hlasování, aby nedošlo k žádné chybě a nemohla ta volba být poté napadena. K samotnému procesu, on není zas až tolik složitý.

Budeme tedy hlasovat o každém z nich a sčítat pozitivní hlasy. Volební řád Sněmovny říká, že v prvním kole jsou zvoleni ti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných kandidátů, a pokud by jich bylo více, což je možné, jsou zvoleni ti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Ta logika je celkem jednoduchá. Pokud by došlo k rovnosti hlasů, tak se mezi těmi, kteří mají stejný počet hlasů, pořádá druhé kolo, volí se znovu. Pokud by rovnost zůstala, rozhoduje los. A tady řeknu i to, že technicky jsme na případné losování také připraveni.

A nyní, pane předsedající, můžeme začít jednotlivá hlasování. Možná pro jistotu prosím, protože jsme se tu sešli po přerušení schůze, abyste nás odhlásil, abychom měli přesně spočítané kvorum. nikdy se to nestalo a počítáme s kvorem.

Je to důležité opravdu proto, abychom u každého mohli posoudit kvorum, které je nutné pro zvolení a dosažený počet hlasů. A nyní, pane předsedající, tedy prosím, vyhlašuji nebo zahajuji tuto volbu, nebo vás žádám, abyste zahájil tuto volbu, a prosím o hlasování o prvním navrženém kandidátu do Rady České televize.

Naposledy ještě zkusím vás všechny odhlásit.

Pane předsedo, já myslím, že můžeme k volbě přistoupit.

Pro jistotu, omlouvám se, možná je to zbytečné opakování, je to opravdu poprvé, takže i pro stenozáznam pro naše následovníky v budoucích obdobích případných.

Prosím o další hlasování pro pana Ladislava Mrklase.

A nyní prosím hlasování pro pana Jana Svačinu.

Děkuji, takže já mohu rychle vyhlásit výsledek té volby, který je jednoznačný. Ve všech třech případech bylo kvorum nutné pro zvolení kandidátem 50. Konstatuji tedy, že v souladu s jednacím a volebním řádem Poslanecké sněmovny do této funkce byl zvolen veřejnou volbou pan Ladislav Mrklas. Ano, děkuji pěkně za vyhlášení výsledků voleb a já tímto končím projednávání bodu číslo 112.